Za druhé jsme slíbili v programovém prohlášení vlády, že parametricky změníme kontrolní hlášení, a v tomto případě přinášíme změnu dvou parametrů. První je doba na podání následného kontrolního hlášení.

V okamžiku, kdy ten člověk byl na dovolené, byl nemocný, měl OČR, bylo pouhých 5 pracovních dnů na reakci.

Pro ty ostatní se vlastně nic nemění, protože fikce doručení je 10 dnů, pokud si to nevyzvednete, a je tam místo 5 pracovních 7 kalendářních dnů. Ale vychází to vstříc, říkám, těm poctivým tak, aby měli dostatek času na případné podání následného kontrolního hlášení. A druhá parametrická změna, snižujeme tam možné pokuty, a to až na polovinu, a to pro tři okruhy daňových poplatníků.

A říkám, že je to možnost, není to povinnost. Slýchávám kritiku, jak to bude složité. Pro ty, kteří už dnes využívají paušální daň, to znamená, mají obrat do 1 milionu, se nezmění vůbec nic.

Otázka, která se naskýtá, proč ta daň není pouze jedna. Odpověď je poměrně jednoduchá.

Smyslem paušální daně není snížení daňové zátěže, ale snížení byrokratické zátěže.

Řešíme tam věc, která se objevila při aplikaci tohoto zákona, to znamená, v okamžiku, kdy někdo skončí, musí doplácet například zásoby nebo vypořádat vztahy se státem.

Není to nic nevýhodného, není to nic nepraktického, nic nenormálního, ale ti, kteří to nemají, mohou mít ten proces prostě rychlejší a jednodušší.

Pak se zvyšuje částka ročního příjmu, kdy se nemusí podávat daňové přiznání.

Díky připomínce Ministerstva vnitra, a to je třeba říct, osvobozujeme odměnu za výkon funkce člena volební komise od daně z příjmů. Už tak ta funkce vykonavače na volební komisi není příliš atraktivní a i srážková daň 15 %, když nebude, možná mírně zvýší motivaci našich občanů účastnit se jako člen volební komise voleb. A poslední věc, kterou bych chtěl tady zmínit.

Víte, že mnozí naši občané se skládali a posílali peníze na konto, které založila ukrajinská ambasáda. Pokud by to byl jediný důvod pro podávání daňového přiznání, tak vlastně tuto povinnost rušíme. A druhá věc, zase vyplácíme našim domácnostem, které ubytovaly ve svém bytě nebo ve svém volném bytovém prostoru ukrajinské uprchlíky, tak se nebude počítat do příjmu manžela. A poslední, novela daňového řádu, která reaguje na to, že od příštího roku bude zvýšena povinnost využívání datových schránek, tak fyzické osoby, které nepodnikají a musí podávat daňové přiznání, aby ho nemusely podávat prostřednictvím datové schránky. To jsou vlastně hlavní změny, které obsahuje tento návrh zákona. Těším se na debatu dnes, ale i na rozpočtovém výboru a mezi prvním a druhým čtením.

Dnes vás poprosím o propuštění do druhého čtení a přikázání tohoto návrhu zákona rozpočtovému výboru.